Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Zkusím pár výrazů pana kolegy poslance Opálky přeložit. Tak když říká, že ministr Mládek se pregnantně vyjádřil, asi myslí jeho slavný výrok, že živnostníci jsou paraziti.

Živnostníci! To jsou ti, kteří málo platí, a proto jim zvedneme zdravotní pojištění, dáme jim pokladny, snížíme jim paušály. To se budeme mít všichni dobře. To bude desítek miliard. To je fikce! Stavíte zaměstnance proti živnostníkům. Jako by živnostníci neměli zaměstnance! Když mluvíte o tom, kolik zaměstnanci platí, tak se podívejte, kolik kdo to platí. Jestli ten zaměstnanec, nebo ten zaměstnavatel. A to je fakt rozdíl. A jestli nemáme tu cenu práce vysokou, jako že máme. A není to jenom názor opozice. OECD to konstatuje úplně stejně, že u nás je mimořádně vysoká cena práce.

Já tomu fakt věřím.

Problém, který tady je, a zažili jsme zejména od ministra financí několik odvážných návrhů.

Ne snížit valorizaci, ale snížit důchody. A ne Sněmovna nějakou většinou, ale vláda svou většinou. A souhlasím s panem kolegou Opálkou, že to není žádný účet fyzicky, na který se posílají platby a ze kterého se berou platby. Ale něco to ukazuje o bilanci systému. Dneska jsme slyšeli, a je to matematicky zejména, možná i ekonomicky: Snižme důchody o 25 procent, říká ministr financí.

Ale reálně vláda nedělá vůbec nic. Tam sice není politické vedení, ale ve skutečnosti je. Já od těch lidí, od svých kolegů a kolegyň, kteří tam chodí, mám úplně jinou informaci.

To, že ta čísla jsou neúprosná, je prostě pravda. Jenom odmítáme tu interpretaci, že za všechno mohou živnostníci. Náměstkyně ministra financí minulý týden řekla, že očekává díky kontrolním hlášením a registračním pokladnám desítky miliard ročně navíc. Takže hotovo. Kdo tomu věří? Máme čísla z toho Chorvatska.

Ne v desítkách miliard korun. Takže problém, který tady je, že vláda s tím nechce dělat vůbec nic.

Nemám statistiku, kolik lidí vstupuje tento rok do druhého pilíře měsíčně.

Pro kolik lidí to vlastně děláme? Tady přijímáme zákon ve třech čteních, v Senátu, prezident, abychom zabránili vstupu do druhého pilíře kolika sto lidem? Dvě stě lidem? Tři sta lidem? Ta čísla jsou prostě neúprosná. To je třeba přiznat. Takže proč vlastně děláme tento zákon? K čemu je to dobré? Ale tohle je nějaké řešení, které se dotkne celého systému. A tohle se chystá na kolik měsíců?

Takže když to navrhnete, budeme vás podporovat. Ale pro kolik lidí, nebo vstupu kolika lidí chceme tímto návrhem zákona zabránit?

Proč pro pár stovek lidí tady připravujeme zákon a tváříme se, že zachraňujeme nějaké státní peníze? Ať už ty z důchodového pojištění, nebo ta dvě procenta, která si tam připlácejí sami. Takže státu neušetříme vůbec nic.

Děkuji a nyní zde mám šest faktických poznámek. První přichází pan poslanec Dolejš, připraví se pan poslanec Opálka, poté pan poslanec Laudát a poté pan ministr financí. A pak další, samozřejmě. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Drobná korekce předřečníka. Opravdu, ale opravdu KSČM není adorant pana ministra průmyslu Mládka, tím méně jeho útoku na živnostníky. Co je ale pregnantní, je, že OSVČ platí na daních i na odvodech jiné peníze, že to těm malým umožňuje přežít.

A nějak se to řešit musí.